A ani tuto skutečnost důvodová zpráva nijak neobsahuje a nevysvětluje v dostatečné míře. Návrh také trpí značnými legislativně technickými nedostatky.

Děkuji, pane místopředsedo.

Potom ještě jednou chci podtrhnout, co tady už zaznělo.

A to je dost velký průlom v dosavadní centrálně vedené a musím říci jako bývalá ministryně spravedlnosti byrokratické agendě, kterou mělo na starosti Ministerstvo spravedlnosti se vší odpovědností, která k tomu náleží. A já věřím, že se konečně zařadíme mezi všechny ostatní sousední země, kde si s tím docela dobře poradí právě notářské úřady, pokud vím.